Pan poslanec Pavel Kováčik se omlouvá z dopoledního jednání z osobních důvodů.

Paní poslankyně Jana Pastuchová se omlouvá od 16 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Martin Plíšek se omlouvá na celý den z osobních důvodů. Pan poslanec Roman Procházka se omlouvá od 14 do 16 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Adam Rykala se omlouvá na celý den z osobních důvodů.

Pan ministr Martin Stropnický se omlouvá z pracovních důvodů. Paní ministryně Karla Šlechtová se omlouvá z pracovních důvodů a pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se omlouvá z důvodu zahraniční cesty. To byly ve stručnosti omluvy. Dnešní jednací den zahájíme bodem číslo 132, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace.